Děkuji. Do rozpravy se ještě přihlásila s přednostním právem paní ministryně Maláčová a dále se hlásí z místa pan poslanec Skopeček. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Toto je část A, kdy pomáháme firmám, které mají problém s likviditou, ale nebyly koronakrizí tolik zasaženy, tak jim pomáháme a umožňujeme odložit platby sociálního pojištění.

Říkám to úplně otevřeně, je to výhodná půjčka na několik měsíců.

To znamená, je potřeba to vnímat v kontextu.

Děkuji. Nyní vystoupí v rozpravě pan poslanec Jan Skopeček a připraví se pan poslanec Válek. Prosím. Děkuji za slovo.

Ale o tom jsem nechtěl mluvit. Já mám dvě poznámky. Chtěl bych se zeptat, proč se podnikatelům bere možnost volby ve dvou aspektech, a sice v možnosti platit v hotovosti sociální pojištění a pak se přinucují podnikatelé, aby přehledy plateb posílali na správy sociálního pojištění elektronicky.

Nerozumím tomu.

Na základě toho předkládám pozměňující návrh, který zaručí podnikatelům, aby mohli zaplatit sociální pojištění i v hotovosti, byť rozumím tomu, že to bude velmi minimální počet lidí.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Nicméně ty školky reálně byly zavřené na mnoha místech už v dubnu.

Děkuji mockrát. Děkuji. Paní ministryně se přihlásila do rozpravy. Prosím, máte slovo.

Česká správa sociálního zabezpečení platí za svozy v hotovosti zhruba 6 milionů korun ročně. Nicméně k tomu je potřeba připočítat ještě personálně další náklady ve výši 30 milionů korun ročně. To znamená, že celkově nás to stojí 36 milionů, ale na pojistném v hotovosti vybereme 800 milionů korun ročně.